Pokud by tedy náměstek financí Závodský dodržel své slovo při nástupu do funkce, tak by již dnes mohl být zákon po notifikaci a nová kvalitní komplexní loterijní legislativa by bez problémů mohla platit od 1. ledna 2016.

Zpoždění legislativní činnosti Ministerstva financí tedy způsobilo, že nyní má Ministerstvo financí možnost v roce 2016 pouze zcela nesystematicky ovlivnit daně legálních provozovatelů prostřednictvím již zmíněné poslanecké iniciativy pana poslance Volného. Tzv. novela Volný řeší jen další zdanění legálních provozovatelů a zhola a vůbec neřeší nelegální hráče na trhu, kterým tímto krokem i pro celý rok 2016 uděluje další daňové prázdniny. Ministerstvo financí tvrdí, že k zavedení elektronické evidence tržeb jej vede záměr zdanění těch podnikatelů, kteří daně neplatí. Ovšem tady v loterijní regulaci postupuje zcela naopak a zaměřuje se pouze na ty legální provozovatele, co daně platí, a nelegálním firmám zcela oficiálně uděluje pro rok 2016, jak už jsem jednou řekl, další daňové prázdniny. Tady si povšimněme, že je poměrně dost zásadní rozdíl v přístupu Ministerstva financí k těmto dvěma zákonům. Tak jak já jsem několikrát řekl, já se naprosto ztotožňuji s tím, že vybírat daně, vykazovat tržby je správné a má se, k elektronické evidenci tržeb mám jiné výhrady, ale tady se jde naprosto jinou cestou, kdy šedá neboli spíše černá sféra se nechává bez povšimnutí a zvyšují se daně těm, co je již platí. Loterijní trh je velmi komplikovaný, ale tady toto, co je předmětem této novely, je poněkud v rozporu s duchem novely zákona o elektronické evidenci tržeb. V rámci standardního vnějšího připomínkového řízení bylo vzneseno množství zásadních připomínek, a to zejména ze strany Hospodářské komory, která se regulovaným prostředím zabývá z titulu své funkce. Jelikož zákon doznal tolika úprav, které již žádným připomínkovým řízením neprošly, lze hovořit o zákoně, který má nebo nemá podporu, který má přitom dopad do rozpočtu měst, obcí, do sportu, do podnikatelského prostředí legálních provozovatelů, do zaměstnanosti.

Podvýbor pro daně, cla a loterie dle zápisu v poslaneckém systému na webu PSP se sešel třikrát, první byla ustavující schůze, a za rok 2015 jedenkrát, tuším, to byl duben 2015. Já se domnívám, že pokud tady řešíme takto zásadní a velmi diskutovanou novelu loterijního zákona, kladu si otázku, proč se tím více nezabývá patřičný výbor, resp. podvýbor, což ostatně ten řekl bych skoro nezájem bylo vidět na konferenci, kterou pořádal v Poslanecké sněmovně pod mou záštitou Svaz průmyslu, kde opět tyto výbory a podvýbory, které mají přímo v gesci tuto problematiku, od toho daly dost výrazně ruce pryč.

Nová legislativa v oblasti loterií a sázkových her přenáší tyto zásadní novinky spolu s těmito nedostatky. Za prvé, registr hráčů a registr vyloučených osob. Jedná se o velmi účinný nástroj řešící problém závislých osob a tímto zcela vyhovuje smysluplného boji proti patologickému hráčství. Nicméně zákon nad rámec tohoto účinného nástroje obsahuje řadu dalších, řekněme diskutabilních restrikcí otevírací doba, povinné přestávky ve hře, zpomalení hry které pouze odeženou hráče od legálních provozovatelů do černé zóny, kde budou moci hrát neomezeně bez těchto omezujících restrikcí. Za druhé monitorovací systém. Tady je paralela s elektronickou evidencí tržeb, kterou jsem už tady před chvílí zmiňoval. Loterijní zákon předpokládá jakéhosi hlídacího psa ve formě komplexního monitorovacího systému. Nicméně tento systém není zatím ani ve výběrovém řízení a s ohledem na vývoj elektronické evidence tržeb, resp. projednávání novely tohoto zákona a jeho uvedení v účinnost, nebude moci ani do doby přijetí zákona být výběrové řízení vypsáno. Jak tedy přijmout zákon, který se v mnoha ustanoveních na monitorovací systém a různé doposud neexistující registry odvolává? Za třetí vyhlášky měst a obcí. S Českou republikou je Evropskou komisí vedeno řízení EU Pilot, které zejména řeší nepředvídatelnost a diskriminační podmínky vydaných a vydávaných obecně závazných vyhlášek měst a obcí týkající se regulace loterií. Tímto nevyhovujícím praktikovaným systémem dochází k nesouladu mezi vydáním povolení ze strany Ministerstva financí a následně kolizí v případě přijetí těchto nepředvidatelných vyhlášek, které vedou k rušení vydaných povolení. Právě rušení povolení je předmětem možných sporů proti České republice. Nový návrh zákona o provozování opětovně umožňuje rušení povolení a v případě budoucího nesouladu se zněním obecně závazné vyhlášky. Za čtvrté nulová investiční jistota. Já na řadě setkání, kterých jsem se zúčastnil se zástupci Svazu průmyslu, různých hospodářských komor a průmyslníků, slyším nejčastěji to, že chtějí znát svou budoucnost, tzn. daňovou předvídatelnost.

Dochází tady tímto tak k rozvírání nůžek mezi legálním a nelegálním trhem.

Povede to k tomu, že se to bude přesouvat do šedé nebo černé zóny. Počkám, až si to kolegové tady vedle vyřídí.

Projednávali jsme v této Sněmovně více zákonů, které bychom předkládali, naše strana Úsvit, kde vaše argumenty z Poslanecké sněmovny byly tím, že pokud něco budeme hnát tímto absurdním směrem, RPSN připomenu, bude se to přesouvat do šedé zóny. A tady je úplně stejný příklad.